137. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Děkuji. Informace k tzv. velké mediální radě, Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Tato rada má 13 členů a uvolnilo se jedno místo. Volební komise vyhlásila lhůtu pro nominace do této rady. Své nominace zasílají poslanecké kluby. Do této lhůty kluby doručily tři nominace.

Jak jste jistě zaznamenali, včera obdržel klub ANO písemně dopisem vyjádření pana Mgr. Štěpánka, který v dopisu odvolal svůj souhlas s kandidaturou do této rady.

Protože to místo je již v tuto chvíli uvolněné, tak pokud by dnes v té volbě někdo byl zvolen, tak připomínám, že jeho mandát nenastává momentem zvolení Sněmovny, ale že podle zákona tyto radní volí, nebo do funkce jmenuje premiér na návrh Sněmovny. Vznikl by tady, není tam žádné časové omezení, ale mandát by vznikl ihned po jmenování předsedou vlády. I v tomto případě, tak jako u všech externích voleb, kde byla také dodržena desetidenní lhůta mezi komisí a samotnou volbou, volební komise navrhuje ve svém usnesení provedení tajným hlasováním. A nyní prosím o otevření rozpravy. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ano, prosím. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Chceme věřit, že demokratické strany respektují a ctí poměrné zastoupení, a proto podpoří právě paní Ulrichovou. Stejně tak bych rád zmínil, že aby bylo jasné, že Piráti neblokují práci RRTV a chtějí aktivně zvolit někoho z navržených nominantů, tak budeme hlasovat proti tajné volbě, aby bylo naprosto jasné, že chceme zvolit nějakého kandidáta, který je navržen. Děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo do rozpravy? Je zde s faktickou poznámkou přihlášen pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Máme svoji vůli, můžeme ji vyjádřit tajně.

Děkuji. Je zde ještě nějaká přihláška do rozpravy? Není. Rozpravu končím. Zazněl zde návrh na to, abychom vybírali členy rady tajnou volbou. O tomto návrhu dám nyní hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Provedeme tedy tajnou volbu. Pane předsedo, prosím, seznamte nás ještě s termíny.

Děkuji. Končím dopolední jednání Poslanecké sněmovny.